Pokud jednotka přijede do deseti minut po vzniku požáru, je požár v první fázi svého rozvoje a škody na životech a majetku jsou většinou minimální.

Předložený poslanecký návrh podepsalo 31 poslanců.

V neposlední řadě se jedná o návrh, který má za základní cíl zlepšit požární bezpečnost konkrétních staveb v návaznosti na praxi, zracionalizovat a optimalizovat kategorii staveb z pohledu požární bezpečnosti.

Předložila i řadu připomínek k dalšímu zvážení.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Máme první čtení, bude nutné hlasováním rozhodnout o změně zpravodaje.

Takže hlásí se dobrovolně pan poslanec Ondráček.

Pro přicházející z předsálí opakuji, že budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení. Role zpravodaje se ujme pan poslanec Zdeněk Ondráček. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 250, přihlášeno je 98 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poprosím nového zpravodaje o krátké vystoupení. Děkuji, pane předsedající.

Trošku mě mrzí, že jsme nebyli schopni najít shodu a hlasovat tento zákon už na prvním čtení podle § 90 odst. Ale předkladatelé to asi nepovažovali za nutné.

Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Pan zpravodaj.

Ano, děkuji. Ještě jednou končím obecnou rozpravu. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Ptám se, zde je zájem o nějaký takovýto návrh. Nikoho nevidím. Dále budeme hlasovat už pouze o návrhu, který tu zazněl, a to zkrácení druhého čtení o 20 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením.